Pak tady máme komunisty. Všichni víme, kolik za 20. století tato ideologie přinesla milionů mrtvých, týraných, umučených.

A dokonce Andrej Babiš je označuje jako cituji jsou v pozici spolehlivého partnera.

Já jsem si původně připravil dotazy, jmenovitě pro každého člena poslaneckého klubu sociální demokracie, protože počty jsou jasné.

Strana, která má slovo demokracie ve svém názvu.

A to je ministr zdravotnictví.

Teď už to vím.

Můžu mu nabídnout ministr, Ken, Superstar, Zpěvák. Metody jsou pořád stejné.

Vy, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, chcete dát důvěru Andreji Babišovi? Chci se zeptat pana místopředsedy Hanzela, který je taky z mého volebního kraje a který je poslancem za sociální demokracii, v zásadě za oblast Karviná. Pane místopředsedo Hanzele prostřednictvím pana předsedy, znáte příběh svého kolegy, vašeho předchůdce, sociálně demokratického poslance z Karviné, pana poslance Šincla, na kterého váš dnešní premiér Andrej Babiš měl složku, kde útočil na členy rodiny? To není náhoda. Nebo dáte důvěru Andreji Babišovi? Takhle to úplně přesně stojí. Vybral jsem si jenom poslance ze svého kraje, protože je všechny znám. Ať už bývalé, nebo současné. Tak to stojí.